Ani poslanecká novela Volného ani pozměňovací návrh nemají jakoukoliv dopadovou studii. A tady pozor. Jedná se o dopad do ekonomiky legálních provozovatelů, nejen jich, dopad do rozpočtového určení daní pro města a obce, dopad do sportu. Lze se jen opřít o vyjádření pana poslance Volného, který mimochodem k této odborné legislativě nedokáže ani plynule přečíst svůj zpravodajský příspěvek. Co je ale vysoce zarážející, je jím navrhovaná sazba 25 procent a 110 korun na dani se opírá o společenskou nebezpečnost a ziskovost firem. Tak tady si opravdu nevím rady. A pro ty z vás kolegy poslance, kteří jste se tím nezabývali, tak jen upozorňuji, že aktuální novela, a ať mi pan kolega poslanec Volný promine, ono je to jasné, když řekneme novela Volného, co máme na mysli, kolegy poslance Volného jde ve zdanění nad rámec, nad úroveň následné vládní novely, která bude následovat. Pokud se nad tím pozastavujete, že to je zvláštní, že by logické bylo ze současných sazeb to zvednout a potom ještě zvednout, tak nyní to dáme ještě výše a potom to bude klesat. Národní monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti vydalo svoji výroční zprávu o stavu nebezpečnosti sázkových her. Věřím ale, že jen omylem se mediálně vyjádřilo, že tam, kde nebyla společenská nebezpečnost, použil parametr ziskovosti. Asi zde nikomu nic neříká diskriminace jednotlivých subjektů, kterou považuji na úrovni parlamentu za opravdu tristní. Nejvíce zarážející je pak počínání náměstka Závodského, který se odvolává na tzv. notifikační proces. Tak to už je výsměch vůči nám všem poslancům. Je zcela normální, že technické normy musí být podrobeny notifikačnímu procesu. V případě, že by pan náměstek měl nachystánu dokonalou legislativu, na kterou se mnohokrát odvolával a která byla tolikrát prezentována, týkající se regulace loterií a jiných podobných her, pokud by předal vládě do konce června 2014 své návrhy, stihl by bez jakýchkoli problémů notifikační lhůtu. Nebo si je Ministerstvo financí již nyní vědomo zásadních nedostatků a obává se výtek členských států, kde jsou usídleni zahraniční investoři, nebo přímo výtek Evropské komise?

Vláda si je plně vědoma potřeby přijetí účinných právních postupů směřujících k zavedení řádné, efektivní a právně bezvadné regulace provozování hazardních her na území České republiky s cílem maximálně eliminovat negativní sociálněpatologické jevy související s hráčskou závislostí, a to zejména efektivním zdaněním výnosů z provozu hazardních her a přijetím opatření směřujících ke snížení počtu osob závislých na hazardních hrách. O tom svědčí i Programové prohlášení vlády, ve kterém si vláda vytyčila jako jednu ze svých priorit na úseku provozování sázkových her kromě jiného teď dobře poslouchejte usilovat o redukci hracích přístrojů a zejména o snižování počtu závislých osob na těchto přístrojích, zajistit efektivní výběr daní u loterií a podobných her a zamezit daňovým únikům z provozování nelegálních loterií a her na internetu tady vláda sama říká, že pozměňovací návrh Volný alias vláda toto vlastně neřeší harmonizovat legislativu v oblasti sázení s požadavkem práva Evropské unie. Upozorňuji, že pořád čtu stanovisko vlády. Za druhé: Předložený návrh zákona, byť přináší určitý posun ve smyslu shora uvedeném, ponechává další významné nedostatky opakuji: vláda konstatuje, že tato novela ponechává další významné nedostatky stávající regulace herního průmyslu nepovšimnuty. Těmi jsou zejména provozování nelegálních sázkových her prostřednictvím sítě internet, kde příjmy z něj nebudou nadále zdaňovány, a nesoulad platné právní úpravy s právem Evropské unie.

Takže ti, co platí daně, tak jim dáme pěknou ťafku.

Tento názor vlády vyplývá zejména ze skutečnosti, že zdůrazňuji tyto dopady jsou toliko odhadovány, a nevycházejí tudíž z analýzy to je to místo, na které jsem upozorňoval v úvodu svého projevu, jestli teda na té koalici jste si házeli kostkami, tahali sirky, nebo vlastně jaké ty sazby budou, protože tady vláda sama hovoří o tom, že nevychází z analýz. V předloženém materiálu tak chybí rozbor v tom směru, zda a v jakém rozsahu by zejména 100% zvýšení sazby odvodu pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení bylo pro provozovatele těchto her zcela likvidační. V návaznosti na takový rozbor lze pak teprve stanovit budoucí výnos z odvodu z loterií a jiných podobných her. To, co nám je tady pořád předkládáno, jak se tím zvýší výběr daní a kolik miliard to přinese navíc, tak tady vláda, která prostřednictvím svého koaličního poslance toto předkládá, konstatuje, že teprve potom, až bude rozbor, bude možno stanovit budoucí výnos z odvodu. A jak jsem tady před chvilkou citoval, rozbor a dopadové studie nejsou. Za čtvrté, pořád čtu ze stanoviska vlády: Pochybnosti má vláda rovněž o deklarovaných dopadech navržené změny rozpočtového určení výnosů z předmětných odvodů ve prospěch státního rozpočtu na rozpočty obcí, ke které dochází v relativně krátkém čase po zavedení rozdělení těchto výnosů mezi státní rozpočet 20 % a rozpočty obcí 80 % od 1. ledna 2012. Odůvodnění návrhu zákona neobsahuje dostatečnou analýzu dopadu této změny. Sama vláda říká, že tato novela neobsahuje dostatečnou analýzu dopadu na rozpočty obcí.

Myslím že, kolegové a kolegyně pardon, kolegyně a kolegové, nejdříve dámy pokud jste dobře poslouchali mé vystoupení, tak vám musí být jasné, že tady něco není tak úplně v pořádku.